Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 166 narodna poslanika. Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. Poslovnika Narodne skupštine. Utorkom i četvrtkom narodni poslanici imaju pravo na postavljanje pitanja, odnosno traženje obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287.

Hvala, gospodine predsedniče. Ovu mogućnost želim da iskoristim za neka veoma važna i ozbiljna pitanja za kraj iz kog dolazim i za ljude koje ovde predstavljam. Događaj kome javnost u Srbiji nije posvetila dovoljno pažnje, a i te kako je trebala, bio je incident koji su napravila četiri vojnika Vojske Srbije u Novom Pazaru. Ta četiri vojnika su 10. jula uveče u alkoholisanom stanju pozvali taksi prevoz do kasarne i od trenutka kada su ušli u taksi vozilo, počeli su da podvikuju taksisti. Zatim su krenuli sa uvredama, pa čak i pretnjama smrću. Jedna od tih pretnji je bila – znaš li ti koga sada voziš, mi smo sajevci, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, radimo na prelazu sa Kosovom i mi ubijamo Muslimane i Šiptare. Nakon toga su i fizički nasrnuli na njega. Taksista je uspeo da pobegne iz vozila i uplašen za svoj život, on je pozvao policiju. Koliko sam informisan, Vojska je već pokrenula postupak protiv ova četiri vojnika. Vrlo je važno da tok tog procesa bude transparentan. Način na koji će krivci biti sankcionisani biće poruka koju će nadležni poslati svima koji imaju ovakve, ali i slične ideje, ali i poruka koju će poslati ugroženim građanima Novog Pazara. Ne želim ovog trenutka da govorim o tome koliko je ovaj incident uznemirio sve građane Novog Pazara, posebno one na koje su se odnosile preteće reči pijanih vojnika. Novi Pazar je generacijama, kroz vekove, strpljivo i pažljivo gradio svoju multietičnost i to ni u najtežim trenucima nije narušeno. Građani Novog Pazara neće dozvoliti da se neko, pa bilo ko igra sa tim vrednostima, a pogotovo ne neko ko je sa dobrodošlicom primljen da radi i boravi u kasarni koja se maltene nalazi u centru grada. U međuvremenu, nakon tog incidenta, desio se još jedan koji, nažalost, takođe nije zadobio potrebnu pažnju javnosti, a to su grafiti – Ratko Mladić, ispisani na zidu Islam-agine džamije u Nišu. Džamija je i pre toga bila zapaljena u neredima u martu 2004. godine i nakon paljenja nad džamijom je dodeljen celodnevni policijski nadzor. I pored tog nadzora, i pre nekoliko meseci na toj džamiji su polupani prozori, a 13. jula je ispisan spomenuti grafit. Ta džamija je inače izgrađena 1720. godine i jedina je džamija u Nišu i u okruženju. Hoću da shvatite ovo, posebno vi moje kolege poslanici, da su ovi događaji uneli nemir i nesigurnost u živote i naneli štetu građanima Srbije druge vere, odnosno druge nacije u odnosu na većinu. Mi smo kao država obavezni da štitimo prava i slobode svih njenih građana. Uostalom, na to smo se i poslaničkom zakletvom obavezali. To su ljudi koji ovde nisu gosti, već su svoj na svome. Smatram da je izuzetno važno i zato tražim od Vlade da se jasno odredi o ovim incidentima i saopšti javnosti svoj stav, a nadležne organe pozivam da svoj posao obave brzo, efikasno, profesionalno i transparentno. Poštovani predsedniče, kolege, koleginice, danas je 16. jul. Na današnji dan, 1946. godine izvršene su pripreme za zločin, a u noć između 16. i 17. jula streljan je general Dragoljub Draža Mihajlović. Koristim ovu priliku da postavim pitanje Vladi Republike Srbije, pre svega premijeru, da li će Vlada predložiti parlamentu da bude usvojena rezolucija o osudi zločina totalitarnih komunističkih režima, u skladu sa Rezolucijom Saveta Evrope 1096 i 1481, jer je Parlamentarna skupština Saveta Evrope pozvala sve bivše komunističke zemlje da osude zločine totalitarnih komunističkih režima. Bez usvajanja te rezolucije, Srbija neće postati članica EU. Tu su rezoluciju usvojili parlamenti svih zemalja u regionu, sem BiH i Crne Gore. Hrvatska je, da podsetim, to učinila pre pet godina. Ukoliko se Hrvatska, kao primer, izjasnila po pitanju zločina totalitarnog komunističkog režima na prostorima bivše Jugoslavije, odbacivši nasleđe Josipa Broza Tita, pitam - zbog čega Srbija čuva nasleđe svega onoga što je bilo loše i što je prouzrokovalo najveće zločine u 20. veku na ovim prostorima? Kao podatak, izneću činjenice da je Komisija za ispitivanje zločina totalitarnih komunističkih režima do sada, za samo tri godine, popisala preko 50.000 imena i prezimena ljudi koji su likvidirani bez suđenja, samo zato što su drugačije mislili, od strane novog pobednika. Na teritoriji Srbije je pronađeno 210 masovnih grobnica. Da li je to dovoljan razlog da se Srbija, kao i sve zemlje koje nose nasleđe komunističkog režima, a koje su u međuvremenu postale članice EU, ogradi od tih zločina, osudi te zločine i iznese svoj jasan stav? Pročitaću vam jedan deo Rezolucije Saveta Evrope. Voleo bih da i premijer to pročita. Totalitarni komunistički režimi, koji su bili na vlasti u centralnoj i istočnoj Evropi u prošlom veku i koji su još uvek na vlasti u nekoliko država u svetu, bez izuzetka su karakteristični po masovnom kršenju ljudskih prava" Mi, ukoliko želimo i stremimo evropskim vrednostima, moramo prvo zaštititi ljudska prava, kao najveće načelo demokratije. Kršenja su se razlikovala zavisno od kulture zemlje ili istorijskog perioda i obuhvatala su pojedinačna i kolektivna ubistva i egzekucije. Podsetiću vas da je ruska Duma osudila staljinističke zločine, a da Srbija, kao najveći čuvar onoga nasleđa koje je i donelo najveću nesreću Srbiji, ne sme već godinama, decenijama unazad da se odredi prema tim zločinima. Nekoliko puta smo o tome govorili samo u poslednjih nekoliko dana i izdali smo saopštenje tražeći da se sve parlamentarne stranke, kao što to traži i Savet Evrope, odrede prema ovim zločinima. Preživeli smo tragičnu istoriju od 1944. do 1946. godine, dakle posle rata i posle rata su ubijani ljudi zato što su drugačije mislili, ovde u Maglajskoj, na stadionu "Borca" kraj Morave i svuda gde se nalazi 210 masovnih grobnica po Srbiji. Taj zločin, ili ti zločinci koji su učinili zločine, bili su zbog zločina nagrađeni. Istorija se onda ponovila u ratovima 90-ih godina, zato što su ljudi sa ovih prostora pomislili da se zločin čak i isplati. Ne sporim antifašističku ulogu partizanskog pokreta, ali tražim, zarad pomirenja i zarad svega onoga što nas čeka u budućnosti, da se odredimo i prema zločinima koji su činjeni u ime osloboditelja, oslobađanja i svega onoga što su oni vodili kao nekakvu svoju borbu za bolje sutra. Hvala. Poštovani predsedavajući, gospodo potpredsednici, uvažene kolege narodni poslanici i koleginice narodne poslanice, svoje pitanje upućujem ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Žarku Obradoviću i ona se tiče načina na koji se finansira nauka u Srbiji i naučni instituti. Svi smo svesni, da ne budemo nerealni, teške situacije u kojoj se nalaze javne finansije. Svi smo svesni da budžetske stavke, koje se izdvajaju za nauku, ne mogu da budu na onom nivou na kojem su u razvijenim zemljama i EU i ostatak sveta. Za primer, da podelim sa vama jedan podatak. U tom izdvajanju, odnosno ulaganju ne učestvuje samo država već i privatni sektor, odnosno privreda.

Ta sredstva su dovoljna tek da nauka životari a ne da živi, tek da se podele plate za ono malo naučnika koji rade po institutima. Kod nas nauka vrši socijalnu ulogu. U razvijenim zemljama, nauka vrši razvojnu funkciju i nema razvoja zemlje bez ulaganja u nauku. Dakle, nauka je glavni resurs koji služi razvoju jedne države. Moje konkretno pitanje, da konkretizujem ovo pitanje, jeste – da li možemo da promenimo model finansiranja nauke? Da li možemo nauku da nefinansiramo samo iz državnih izvora? Da li možemo privredu, privatni sektor da uključimo u finansiranje nauke? Prirodne nauke mogu da se uključe u proizvodni proces. Društvene nauke mogu da učestvuju u strateškim državnim odlukama. Da bih još konkretizovao svoje pitanje, postavljam pitanje ministru Žarku Obradoviću, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije – da li ono što je trenutno određeno budžetskim stavkama za nauku, ne više od toga, može da se isplaćuje naučnim institutima redovno i u onim količinama u kojima je to propisano? Veoma često se dešava da imamo ono što su direktni materijalni troškovi instituta, da se isplaćuje sa kašnjenjem, da se isplaćuje parcijalno i da se isplaćuje u nedovoljnim količinama. Ovo moram da kažem, jer dolazim sa jednog naučnog instituta, naučnik sam, da su naučnici kod nas najčešće entuzijasti, koji troše svoja lična i porodična sredstva zato što od države ne dobijaju dovoljno. Dozvolite mi da na kraju postavljanja ovog pitanja konstatujem da jedno društvo ukoliko želi da napreduje, upravo mora prosvetu i nauku da stavi kao strateški cilj.

Prvi koji treba da budu finansirani su upravo naučnici, ljudi iz prosvete, ljudi koji su obrazovani. Za jedno društvo je dobro da investira u pamet i za one koji su najkvalifikovaniji, jer se to tom društvu višestruko vraća. Počinjemo pregovore sa EU i to je strateški cilj države. Zašto ne možemo da se upravo ugledamo na države EU, pa i aparat EU, koji ciljno finansira nauku, kaže koji se prioriteti trebaju istražiti i onda tu ulože sredstva? Moje pitanje koje postavljam u konkretnom vidu ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije je – da li možemo da promenimo način finansiranja nauke? Da li možemo naučnicima da isplatimo sve ono što im država nudi? Da li možemo svi zajedno, i Ministarstvo, i ministar, i Narodna skupština, da se izborimo da budžetske stavke za nauku budu veće jer će od toga koristi da ima država? Izvolite. Poštovane kolege, moje pitanje se odnosi na ponovljeni ekološki incident u Obrenovcu i upućujem ga Vladi Republike Srbije, kako bi dobili odgovor – šta je Vlada do sada preduzela i šta će preduzeti kako bi se sprečili ovakvi incidenti, ili ublažile štetne posledice ovih incidenata? Inicijativu da postavim ovo pitanje dobio sam iz razgovora sa predsednikom opštine Obrenovac koji je iskreno zabrinut, zajedno sa građanima Obrenovca, za zdravlje građana, jer ovaj incident, mogli smo to i jutros da vidimo u prilogu koji je emitovan na našim televizijama, zaista izaziva veliku zabrinutost građana. Predsednik opštine je pokušao pre mesec dana da organizuje jedan sastanak sa predstavnicima Ministarstva, direktorima javnih preduzeća, odnosno "Kolubare", Termoelektrane "Obrenovac" i predstavnicima Zavoda za zaštitu zdravlja. Međutim, takav sastanak nije organizovan, jer se nije odgovorilo na njegovu inicijativu. Zato koristim ovu priliku i poslanička grupa Ujedinjenih regiona Srbije će preko svog člana Odbora za zaštitu životne sredine inicirati novi sastanak ovog odbora, kako bi se na tom sastanku u prisustvu najkompetentnijih, pre svega, resornog ministra, direktora termoelektrana, predstavnika lokalnih ekoloških udruženja i predstavnika lokalnih samouprava ovaj problem pokušao razrešiti. Ideja nam je da na ovom sastanku budu prisutni, pored resornog ministra, predsednici opština Lazarevac, Obrenovac i Kostolac, predstavnici termoelektrana "Kostolac" i "Obrenovac", gde su ovi incidenti učestali. Nama su potrebni odgovori na pitanja - da li su ovi incidenti posledica loše tehnologije, tehnoloških propusta, nedostatka novca ili je to jednostavno cena koja mora da se plati zbog prljavih tehnologija, kojima dolazimo do električne energije? Naravno, uveren sam da je Vlada preduzela korake i da resorno ministarstvo zajedno sa termoelektranama preduzima mere. Mislim da mi, kao narodni predstavnici i kao Narodna skupština Republike Srbije, moramo da izvršimo i dodatni pritisak na sve one koji se najviše pitaju oko ovih problema kako bi se procesi njihovog rešavanja ubrzali. U tom smislu, verujem da će resorni odbor, kao što je to uradio u prethodnom slučaju, sazvati sednicu na kojoj će biti svi relevantni faktori, uključujući i resornog ministra, predstavnike lokalnih samouprava, direktore termoelektrana kako bi dobili i tražene informacije i predlog rešenja ovih problema. Zahvaljujem se. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedniče, da bi ovaj institut postavljanje poslaničkih pitanja imao nekog smisla, onda bi Vlada trebalo da da odgovore na postavljena pitanja. Međutim, ispostavilo se da ova pitanja idu u vetar, a Vlada nekontrolisano radi po svojoj volji. Naime, gospodine predsedniče, moje kolege iz LDP su više puta, u poslednjih nekoliko meseci, postavili jedno veoma prosto i jasno pitanje – zašto Vlada krši Zakon o javnim preduzećima? To pitanje smo uputili, naravno, predsedniku Vlade i prvom potpredsedniku Vlade zaduženom za borbu protiv korupcije, pošto je opšte poznata stvar da su generator korupcije javna preduzeća i državni organi. Ovaj zakon stupio je na snagu pre sedam meseci, u decembru prošle godine, i ovih dana se navršava, kao što znamo, i godišnjica rada Vlade i mislim da je kršenje ovog zakona pravo ogledalo, prava slika koliko je Vlada nesposobna i neiskrena u sprovođenju reformi, pa i u borbi protiv korupcije. Gospodine predsedniče, Vlada je prekršila Zakon o javnim preduzećima, tako što nije uskladila osnivačka akta preduzeća čiji je ona osnivač, a takvih preduzeća na nivou Republike ima tridesetak. Vlada nije sprovela postupak za ukidanje upravnih odbora tih javnih preduzeća i formiranje nadzornih odbora od pet članova. Samo u nekolicini preduzeća je to sprovela. Da stvar bude još gora, u aprilu mesecu, znači četiri meseca nakon usvajanja i stupanja na snagu ovog zakona, koji je predložila ova vlada, ne neka druga vlada, je predviđeno da se upravni odbori ukinu. Međutim, u aprilu mesecu, PTT Srbije je izabrala suprotno zakonu nov Upravni odbor i novog predsednika Upravnog odbora, i to je bilo nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, tako da ne može biti izgovor da je Vlada bila zaokupljena potpisivanjem Briselskog sporazuma. Vlada nije raspisala konkurs za direktore tih javnih preduzeća, a bila je dužna da ih raspiše do 30. juna. Ponavljam, raspisala je samo za nekolicinu manje važnih preduzeća, kao što su nacionalni parkovi, Javno preduzeće "Panorama", šta god to bilo, "Skloništa", SDPR, a od većih jedino je konkurs raspisan za EPS i Javno preduzeće "Putevi" Pazite ovo, i kada raspiše konkurs, i kada imenuje, samo u retkim slučajevima, znači, što je izuzetak, članove nadzornog odbora Vlada ponovo grubo krši zakon. Najnoviji primer, u "Službenom glasniku", objavljenom 5. jula, Vlada imenuje za članove Nadzornog odbora, jedan je potrebno da bude iz reda zaposlenih, a jedan je da potrebno da bude nezavisan član od tih pet članova. Jedan član koji se ovde navodi kao nezavistan je Branislav Jovanović, izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Niša, kao što svi znamo, član URS i naš kolega narodni poslanik. Ne verujem da vas je URS tako ucenio. Dovoljno je pogledati "Službeni glasnik", samo par strana dalje, imate imenovanje za generalnog konzula gospodina Božidara Vučurevića, sada člana Srpske napredne stranke, inače bivši poslanik Srpske radikalne stranke. Stvar ide u krug, verovatno, zato što se ne raspisuje konkurs za direktora Javnog preduzeća PTT na čijem čelu se nalazi gospodin Milan Krkobabić, inače član PUPS. Dakle, Vlada krši grubo zakon i nema izgovor, ne može se vaditi ni na ekonomsku krizu, zbog toga, niti može reći da joj je izgovor… (Predsednik Vreme.) Vreme je gospodine predsedniče da se primeni Zakon i da se prestane sa kršenjem, a nije nam potrebna kancelarija za brze odgovore da bi poslanici dobili ono što im Poslovniku pripada. (Predsednik: Vreme vam je isteklo. Hvala vama. Dakle, potpuno se slažem sa vama da Vlada mora da daje odgovore na pitanja koje narodni poslanici postavljaju. Lično ću insistirati danas preko Generalnog sekretarijata, kao što smo to više puta činili. Mislim da je obaveza Vlade da mora da daje odgovora na pitanja narodnih poslanika, kakve god smatra da treba da da, u to ne ulazim, ali da odgovor u roku od 15 dana mora da da tu se potpuno slažem sa vama i insistiraću na tome. Izvolite. Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje danas neće biti kontradiktorno i sa naknadnom pameću, kao što su neke moje kolege postavljale tražeći Rezoluciju o osudi zločina, a praveći najbliže i najprisnije moguće odnose sa Jovom Kapičićem, ili tražeći i više novca za nauku, a pritom glasajući za taj isti budžet, koji je ukinuo novac za nauku ili rebalans, koji je takođe srozao… Dakle, moje današnje pitanje će se odnositi na još jednu nacionalnu bruku i sramotu koju nam je priredila ova vlast. Naime, pre dva meseca sam postavio pitanje – šta će država učiniti, šta će Vlada učiniti, šta će nadležno ministarstvo učiniti povodom devet vekova od rođenja rodonačelnika srpske države i crkve, Stefana Nemanje? Dobio sam odgovor od Ministarstva kulture koji pre svega mogu nazvati sramnim. Otprilike ovako se ministar odnosi prema ovome i kaže – u okviru obeležavanja godišnjice, Ministarstvo kulture će sufinansirati Program redizajniranja i unapređenja sajta Zadužbine Miloš Crnjanski, pa će na sajmovima u Lajpcigu, Solunu i Varšavi izložiti sabrana dela Miloša Crnjanskog i Petra Petrovića Njegoša, a što se tiče samog Stefana Nemanje, krajem godine će sa Srpskom pravoslavnom crkvom organizovati posebnu muzeološku izložbu posvećenu životu i delu Stefana Nemanje. Čak je i napomena da će Ministarstvo kulture raspisati redovne konkurse za podršku projektima iz oblasti kulture, gde se mogu javiti institucije koje su spremne da realizuju programe obeležavanja značajnih godišnjica. Pitam predsednika Vlade i pitam predsednika države - da li zaista Ministarstvo kulture ima jedino ulogu da raspisuje konkurse i da je spremno da realizuje programe obeležavanja značajnih godišnjica ako se neka institucija javi da obeleži ovakvu godišnjicu ili je posao Ministarstva kulture da čuva nacionalni identitet, nacionalnu tradiciju, kulturu, veru i našu nacionalnu istoriju? Pre neki dan, tačnije 12. jula, na Petrovdan, Petrova crkva u srednjovekovnom Rasu ili sadašnjem Novom Pazaru je slavila svoju krsnu slavu. Niko od srpskih zvaničnika, počev od predsednika države, gospodina Tomislava Nikolića, predsednika Vlade, potpredsednika, ministara, niko od državnih zvaničnika nije, pa ni vi, gospodine predsedniče parlamenta, niste našli za shodno da odete na slavu Petrove crkve u Novom Pazaru, da na taj simboličan način ukažete dostojnu pažnju rodonačelniku Srpske crkve i države, Stefanu Nemanji.

Da drugi narodi imaju tako bogatu istoriju dičili bi se njom.

Hrvatska je slavila taj dan i pominjala Nikolu Teslu. U Americi, u Filadelfiji, u nekoliko gradova se pet dana slavio rođendan Nikole Tesle, a na nacionalnim medijima u Srbiji se pomenulo u samo jednom minutu da je na taj dan rođen Nikola Tesla, a onda su naišle američke serije, "Egzit" i priča o stoci sa "Farme" To je najveća moguća bruka i sramota za ovu državu. Pitam predsednika Vlade, pitam predsednika države, pitam potpredsednika Vlade, gospodina Vučića – da li će oni kao bivši veliki nacionalisti imati na umu da je devet vekova značajna godišnjica i da treba da se obeleži 900 godina rođenja Stefana Nemanje, da je potrebno da se barem uredi rodno mesto Deževa i da se bar putokazi naprave prema tom mestu? Hvala. Osim nje, prijavljen je u sistemu i mr Siniša Lazić i narodni poslanik Miodrag Linta, da ne bude posle da nisam nekome pružio mogućnost da postavi pitanje. Izvolite. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, kolege narodni poslanici, imam tri pitanja koja bih uputila ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodinu Kneževiću. Prvo pitanje se odnosi na rok za predaju zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2013. godini. Kao što znamo, Narodna skupština je 30. januara ove godine usvojila Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovim zakonom definisane su vrste podsticaja, načini korišćenja i uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podzakonskim aktima bliže su uređeni rokovi i procedure za prijavljivanje komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava za ove podsticaje. Pošto je ove godine bila predviđena i obavljena obnova strukture poljoprivredne proizvodnje, kao i obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava, ne mali broj poljoprivrednih proizvođača je obavio obnovu registracije, ali nije dobio preciznu informaciju da je potrebno ponovo u određenom roku, tačnije do 30. juna, da podnese novu prijavu, tj. novi zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2013. godini. Moje pitanje za ministra glasi – da li nastali problem može da se reši tako što bi subvencije ove godine bile isplaćene prema podacima koji su navedeni prilikom obnove registracije, budući da se prilikom obnove registracije prijavljivala i struktura poljoprivredne proizvodnje, ili - da li bi se mogao odrediti dodatan rok za podnošenje zahteva, u stvari prepisa već prijavljenih podataka? Drugo pitanje koje upućujem ministru Kneževiću tiče se nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Članom 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđeno je da ministar bliže propisuje vrste podsticaja i za nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva. Budući da su mnoga poljoprivredna gazdinstva registrovana kao nekomercijalna, pri čemu se pretežno radi o malim i manje imućnim domaćinstvima, koja uglavnom žive od poljoprivredne proizvodnje, moje pitanje je – da li je ministar podzakonskim aktima predvideo podsticaje i za ova gazdinstva i koje su to vrste podsticaja? Treće pitanje, koje takođe upućujem ministru Kneževiću, odnosi se na proizvodnju i izvoz maline. Nedavno je objavljen podatak da Srbija više nije lider u proizvodnji i izvozu maline i da je lidersku poziciju ove godine preuzela Poljska. Prema podacima Privredne komore, u Srbiji u 2012. godini proizvedeno je ukupno 70.320 tona maline, a prihod od izvoza iste iznosio je 136 miliona dolara. Proizvodnja maline u Srbiji u 2012. godini bila je manja za oko 20.000 tona u odnosu na raniju, a procene su da će ove godine proizvodnja maline biti još manja, čak za polovinu u odnosu na 2012. godinu. Zaključak sa nedavno održanog pedesetog jubilarnog Skupa malinara u Brankovini kod Valjeva je da je nastalo stanje posledica nedovoljne saradnje proizvođača, hladnjačara i izvoznika, ali i nedovoljne podrške države u vidu pomoći za prevazilaženje posledica suše.

Želeo bih da postavim, pre svega, pitanja koja se tiču poljoprivrede. Mislim da se ona preklapaju sa nekoliko ministarstava, tako da to pitanje se odnosi i na Ministarstvo trgovine, i na Ministarstvo poljoprivrede i na Ministarstvo ekonomije i finansija. Prvo, šta će Vlada Republike Srbije da uradi po pitanju cene pšenice, ako znamo da je tržišna cena u ovom momentu daleko ispod proizvođačke cene i ukoliko pogledamo da je prošle godine negde suša prepolovila za 50% ili 60% prihod, da ove godine imamo cenu koja ne može da pokrije troškove? Pri tome, znamo da su subvencije isplaćivane samo jedan dan. Uredba o regresiranom gorivu traje do 15. juna, sa najavama da će se produžiti do 15. jula. Pri tome, ljudi ne mogu kupiti toliku količinu goriva i uskladištiti je na jednom mestu. Na takav način se može podstaći crno tržište i preprodaja naftnih derivata. Zašto nemamo, kao u Republici Hrvatskoj, uredbu o plavom dizelu, koji bi tokom 365 dana bio dostupan poljoprivrednim proizvođačima? Šta je sa subvencijama u stočarstvu, ako znamo da je prilikom rebalansa budžeta, budžet Ministarstva poljoprivrede smanjen? Iz čega će država ispoštovati te obaveze? Drugi deo, koji se takođe odnosi na poljoprivredu – šta su motivi i zbog čega se razrešavaju direktori u veterinarskim institutima, kafilerijama i svim onim drugim institucijama u kojima su radili i, pri tome, bili veoma uspešni, imali pozitivne rezultate, a dovode se ljudi na ta mesta protivzakonito koji ne ispunjavaju ni elementarne zakonske uslove, niti imaju neke kvalifikacije koje su neophodne za vršenje takve dužnosti? Zbog čega se to radi? Da li je to sve u skladu sa zakonom i da li je to deo samo partijskog potkusurivanja ili se želi unaprediti sistem u boljem pravcu? Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, postavio bih dva pitanja Ministarstvu pravde i državne uprave. Prvo se tiče ratnih zločina. Naime, pre jedno 15 dana, hrvatsko Ministarstvo pravosuđa dostavilo je spisak od 1.587 lica koja su osumnjičena, optužena ili osuđena za ratne zločine u Hrvatskoj. To je već treći spisak koji hrvatska strana dostavlja srpskoj strani. Prvi spisak dostavljen je 2010. godine, pre tri godine. Taj spisak ima i 1.534 imena. Zatim, januara 2011. godine dostavljen je drugi spisak koji ima 1.549 imena. Između prvog i drugog spiska broj osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica je porastao za 15, a u odnosu na januar 2011. godine, u odnosu na ovaj najnoviji od pre 15 dana, broj osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica je porastao za 28. Sada 300.000 Srba koji su proterani iz Hrvatske čeka da se konačno reši pitanje njihove slobode kretanja i da konačno prestane manipulacija sa tim spiskovima. Šta se desilo? Pre nekoliko dana u selu Trpinja hrvatske specijalne snage su upale ujutro, u pola sedam, to je nekoliko kilometara selo od Vukovara, sa fantomkama na glavi, uhapsile 12 Srba, zatvorili sve izlaze i ulaze u selu. Ljudi koji nisu bili u tim kućama, išli su na radna mesta, hapsili su ih zbog navodnih zločina protiv hrvatskog civilnog stanovništva 1991. godine u Vukovaru. Ono što je paradoks u svemu tome jeste, kada je izvršena provera tih 12 Srba koji su uhapšeni, ni jednog od tih Srba nema na spisku koji je Hrvatska dostavila simbolički 1. jula, kada je postala članica EU. Sad zamislite, 10 dana kasnije hapsi se 12 Srba a nijedan se ne nalazi na spisku od 1.577 imena. Kako 300.000 Srba, od kojih je barem jedan jedan dan živeo u Krajini između 1991. i 1995. godine, se može osećati sigurnim kada 10 dana nakon najnovijeg spiska se hapsi 12 Srba a nijednog od tih nema na spisku osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica? Hrvatska, nažalost, 18 godina koristi mehanizam spiskova kao sredstvo zastrašivanja izbeglih i prognanih Srba, koji se ne mogu vraćati svojim kućama, čak ni oni koji žele da odu u Hrvatsku da reše svoja imovinska i druga pitanja se ne usude, jer se plaše da će nakon trećeg ili četvrtog odlaska biti privedeni i zatvoreni pod raznim optužbama. Šta je tu još problem? Mi imamo ovaj spisak od 1.577 lica za ratne zločine. Šta se desilo gospodinu Mili Dakiću, čoveku od 83 godine, koji je maja 2011. godine proverio da li se nalazi na tom spisku? Dobio je potvrdu od našeg ministarstva da ga nema na hrvatskom spisku osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica za ratne zločine. Otišao je na naučni skup u Banjaluku, maja 2011. godine. U povratku, na Rači je uhapšen, prebačen u Sarajevo, a avgusta 2011. godine, na osnovu hrvatske interpolove poternice, je prebačen u Zagreb i tamo mu se sudi. Kad smo pitali kako je moguće da je taj čovek uhapšen, rekli su – ne, on se ne nalazi na ovom spisku osumnjičenih, osuđenih i optuženih za ratne zločine, on je osuđen za krivično delo podstrekivanja na ubistvo. To znači da ako 1.577 Srba dobije potvrdu da nije na spisku za ratne zločine, niko mu ne garantuje kad ode u Hrvatsku, ili bilo koju treću zemlju, da će biti uhapšen i da će mu se reći – ne, ti nisi uhapšen zbog ratnih zločina, ti si optužen za silovanje, podstrekivanje na ubistvo, krivična dela krađe itd. Mi tražimo da se konačno raščisti pitanje ratnih zločina i drugih teških krivičnih dela. Mi se zalažemo da svako onaj ko je činio ratne zločine i teška krivična dela mora da bude procesuiran, ali ne mogu se spiskovi koristiti i zastrašivanje ljudi i stvaranje opšte nesigurnosti. U tom smislu, smatramo da je došlo konačno vreme, to je moje pitanje Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Srbije, da pokrene jedan ozbiljan dijalog sa hrvatskom stranom, da zatraži podršku Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, da se napravi jedan sporazum.

To znači, ako Hrvatska ima dokaze, neka te dokaze dostavi i našem ministarstvu, naše Ministarstvo pravosuđa će da sudi tom čoveku. Ako se dokaže da nije na spisku, da nije kriv, on će biti skinut sa spiska i Srbija će garantovati njegovu slobodu kretanja. (Predsednik: Hvala, gospodine Linta, pet minuta i 26 sekundi.) Još jedno moje pitanje jeste, izvinjavam se, da takođe Ministarstvo pravde i državne uprave pokrene jedan dijalog u vezi gospodina Mine Dakića, čovek koji ima 83 godine, 28 svedoka je saslušano, niko ga nije krivio za podstrekivanje na ubistvo, da se konačno taj proces u Hrvatskoj završi na jedan pravičan i zakonit način.

Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz dnevnog reda koji je određen u Zahtevu 141 narodnog poslanika za održavanje vanrednog zasedanja. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača mr Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma, pozvao da današnjoj sednici prisustvuju i Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda i Miljana Kuzmanović Kostić, pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda.

Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica. Obaveštavam vas da se primedbe dostavljaju u pisanom obliku Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, najkasnije 24 sata pre početka sednice Narodne skupštine na kojoj se zapisnik usvaja. Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike. Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21. i 22. maja 2013. godine.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21. i 22. maja 2013. godine. Stavljam na glasanje zapisnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije u Danu za odgovaranje na poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom, održane 30. maja 2013. godine.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije u Danu za odgovaranje na poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom, održane 30. maja 2013. godine. Stavljam na glasanje zapisnik Treće posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 26. juna 2013. godine.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, koje je sazvano na zahtev 141 narodnog poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje Devetog vanrednog zasedanja, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu. D n e v n ir e d: 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru,koji je podnela Vlada; 2. Predlog zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada; 3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva; 4. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca; 5. Predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je podneo predsednik Republike. Narodni poslanik dr Vladimir Marinković, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2, člana 192. stav 3, člana 201. stav 2. i člana 203. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o prekršajima, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, Predlogu za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Primili ste izveštaje Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo danas u parlamentu da bi dali jedan kraći uvod o jednom zakonu koji se dugo očekuje da se pojavi u parlamentu i koji je bio predmet dugih rasprava jer Geodetski zavod Srbije je izuzetno važna državna institucija i posebno je važna sada kada se prilagođavaju dokumenta i sve ostalo za ulazak Srbije u EU. Mi moramo ureditiovim zakonom RGZ koji je imao godinama probleme i zato je pred vama zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Vi znate da je već više godina unazad bilo velikih problema, bilo je i obustava rada, jer su ljudi koji su zaposleni u RGZ, geometri, tražili da se njihova struka otpoštuje i da se uredi jednim novim zakonom. Uređene su mnoge službe od izuzetnog značaja za državu, i policija i poreske uprave i sve ostalo, ali ovo sa geometrima nije dovedeno u red i imalo je više problema. Vi znate da je i Svetska banka više puta intervenisala i dodatnim sredstvima i na način da se to reguliše. Geometri i službenici koji rade sa njima obavljaju jedan izuzetno važan posao koji je značajan za Srbiju, i to što se tiče izdavanja dozvola, izgradnje velikih infrastrukturnih objekata, investicija u Srbiji, stalno su po terenu, njihovo radno mesto je maltene napolju, a vodili su se godinama kao državni činovnici, kao službenici, kao obični šalterski radnici u svim delatnostima. Ova struka je počela da gubi, sve je manje geometara sa iskustvom koji znaju da rade ove poslove, da ih obavljaju i katastar je postajao uvek veoma veliki problem u državi kada se pojavljuju neki problemi. Mi smo razgovarali i dogovorili i usaglasili sa sindikatima da se o ovome može pričati i da se smanje velike gužve na šalterima, da se smanje velike procedure čekanja itd. Da bi to uradili, moramo ih sve više angažovati da budu van kancelarija, da budu na terenu, a oni su vrlo često na terenu od svojih kancelarija i do 50 i 60 km, bez mogućnosti kad su do 50 km da dobiju i dnevnice i topli obrok i bilo šta i vode se kao obični šalterski činovnici. Oni ne mogu tako da opstanu i imamo velike probleme sa njima. Naravno, tu je bilo i mnogo problema, da budemo otvoreni, mnogo i korupcijekoja se javljala godinama, da se urgira da neki predmet dođe pre u proceduru itd. Sada je došao na red, i to smo se dogovorili na našim zajedničkim sastancima koje smo više puta imali da sve ovo uredimo jednim zakonom koji je sada pred vama. Mi želimo da svima vama pomognemo i zato smo i doneli ovaj zakon, da bi manje imali neupisanih objekata, manje divljih objekata, i da bi se ove službe maksimalno uključile u svoj posao. Prema tome, ja molim sve poslaničke grupe da podrže ovaj zakon, koji je pravljen pre više godina, i stalno se čekalo da dođe u parlament, i uvek je bila jedna ista tema. Sve partije koje su bile na vlasti insistirale su da se ovo pitanje reši i razreši da bi moglo se da funkcioniše normalno. Izuzetno puno intervencija je bilo i spolja od raznih svetskih institucija. Svetska banka nudi jedan kredit za sređivanje katastra na nivou Srbije kao jedne vrlo važne institucije i traži da se uradi uknjižba objekata koji su divlje napravljeni. Oni nisu toliko motivisani da to odrade zbog problema koji su nastali i moramo ih malo i motivisati da više rade i da prave bolje rezultate.

Mi menjamo zakone, ali problem stalno ostaje isti, a sada smo pošli da uredimo katastar, da uredimo Republički geodetski zavod, da postignemo dogovore a onda da tražimo i rezultate od njih. Kao što imamo problem sa urbanizmom u svakom gradu, mi možemo doneti zakone, mi možemo obećati, mi možemo praviti kancelarije za brze odgovore, sve raditi, ali ako onaj šalterski službenik u nekom gradu neće da izda dozvolu efikasno, sve ono što mi odradimo u parlamentu pada u vodu. Mi moramo da vidim šta je to problem koji tišti toga što radi, zašto nije efikasan i zašto ne radi svoj posao i zašto se predmeti nagomilavaju itd. Ovde imamo sada priliku da to dovedemo u red. Vi znate da je u prethodne tri, četiri vlade isti problem bio, isti zakoni su nuđeni, uvek su se odlagali, ali evo sad na pragu EU mi ovu ustanovu moramo uraditi po evropskim kriterijumima. Mi moramo shvatiti da je geometar, da onaj službenik koji obavlja najveće najodgovornije državne poslove mora biti i u nekom statusu kojih je evo, videli ste ovde u zakonu regulisan. U masi to neće biti veće pare, i to je tačno.

U masi su to ista sredstva, ali onaj službenik nekome da, nekome ne da, to je podložno svemu i svačemu, a ovako kada se zakonom uredi, mi tačno znamo šta je njegova zakonska obaveza i šta on mora za kontra uslugu da uradi za ovu državu. Sa ovim ćemo postići mnogo efikasniju državnu upravu i one probleme koje imamo, jer znate da spoljni investitoru stavljaju primedbe i najviše primedbi je dolazilo na RGZ, na nerešeno pitanje imovine u Srbiji, jer brzo će ti zakoni doći na red i biti ovde u parlamentu i da bi mogli da radimo bolje i efikasnije.

Naravno, ništa nije idealno. Vi možete i kroz neke amandmane popraviti nešto, ako mislite da nije u redu da nije najbolje, mi to i očekujemo.

Naš je cilj danas da napravimo jedan zakon koji će biti dobar i koji će dati rezultat. Ako mi napravimo zakon koji neće dati rezultat, onda nema svrhe ni da raspravljamo, ni da ga donosimo itd. Zato vas molim, da ovu materiju danas ozbiljno shvatimo svi, da o njoj razgovaramo, i da prihvatimo ovaj zakon i da ga napravimo da bude najbolji, što može u ovom momentu, jer to je materija koja je uređena u svakoj normalnoj državi i Evropi. Mi ne treba da izmislimo ništa, samo da to uvedemo u red kako su ostali uveli. Ovde nema neke politike, nema politiziranja, ovde je cilj i vlasti i opozicije da se ovo pitanje uredi što bolje i da svakog zaposlenog u ustanovi, što je vrlo bitno za Srbiju, motivišemo da radi, a ne da pričamo stalno da imamo puno predmeta,da je to leglo korupcije, da se daju određena sredstva, da bi se predmeti uzeli u razmatranje itd. Na ovaj način ćemo urediti, koliko god je to moguće ovu ustanovu koja je vrlo važna za državu i zato vas molim da nam u tome pomognete. Ja toliko, drago će mi biti da odgovaram na vaša pitanja, da razgovaram o ovom pitanju, a ne da dolazim ovde i da politiziramo jednu ozbiljnu temu koja je vrlo bitna za Republiku Srbiju. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas pred sobom imamo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Naravno da, ovo kako je gospodin ministar rekao, jeste ozbiljan problem i upravo na takav način svako od nas treba da mu pristupi.

Naravno, zamolili ste ovde, rekli ste da treba da izađemo i da vam pomognemo, pa sve što budem rekla, shvatite krajnje dobronamerno, a ne samo kao kritiku zarad kritike, kao što ste to shvatili kada smo raspravljali o onom posebnom Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima.

Zadržaću se da i ta namera ostaje nekako na nivou pretpostavki, budući da je nju jako teško uočiti iz predloženih izmena i dopuna. Znam, takođe, ministre da niste vi bili ti koji ste pisali izmene i dopune, ali nisam sigurna da li ste ih potpuno pročitali i ako ste ih pročitali, da li ste ih potpuno razumeli. Sigurno je da ova materija treba da bude lišena svake politike i naravno, ja se u većini svojih izlaganja upravo obazirem samo na stručnost, pa ću to učiniti i ovog puta. Naime, ovakvim predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, predlagač predlaže da se dodaju neki novi članovi na njenom samom početku, pa se tako predviđa kao novi članovi – član 10a, član 10b i član 10v, kojima će se rešiti pitanje izvršilačkih radnih mesta u Republičkom geodetskom zavodu, plate državnih službenika geodetske struke u Zavodu, pitanja kadriranja službenika, koje je Vlada postavlja na položaj u Zavodu, a pre upuštanja, nešto detaljnije o ova tri člana, o njima ću svakako podrobnije kada bude rasprava u pojedinostima, moram da predočim neke sledeće činjenice koje ovde morate da imate u vidu. Naime, Zakon o državnom premeru i katastru jasno u svom članu 1. daje definiciju koja se odnosi na predmet kojim se uređuje ova materija, pa se tako tim zakonom uređuju stručni poslovi, poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, zatim katastar vodova, osnovni geodetski radovi, adresni registar, topografsko-kartografska delatnost procena vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima. Dakle, gospodine Iliću, mislim da je i laicima jasno da nema potrebe da se u ovakvom jednom ozbiljnom zakonu, koji za svoj predmet ima regulisanje materije državnog premera i katastra rešavaju pitanja za koja mislim da se na silu žele progurati ovakvim izmenama i dopunama. Ja ne znam da li su tvorci ovih izmena i dopuna pogledali malo uporedno-pravnu praksu, ako jesu, onda znaju da u toj istoj uporedno-pravnoj praksi i to onih evropskih zemalja, na koje ste se upravo vi pozvali, a težnja je i naša da budemo jedna od njih, onda ovako nešto mogli su da primete da apsolutno ništa slično nikada ne postoji, niti će ikada u budućnosti postojati. Ukoliko govorimo o izvršilačkim a radnim mestima u Republičkom geodetskom zavodu, onda je jasno da se ona jedino mogu regulisati već postojećim zakonom. Imamo mi neke i pozitivno-pravne propise koji su na snazi, koji važe, a to je Zakon o državnim službenicima koji u svom članu 1. i stavu 2. daje mogućnost upravo da se pojedina prava i dužnosti državnih sekretara u pojedinim državnim organima mogu, kako se tamo eksplicitno navodi, posebno urediti i drugačije ako to proizilazi iz prirode njihovog posla. Naravno, ovo neće značiti da se takva pitanja mogu urediti bilo kojim zakonom, koji po svojoj složenosti, što zbog složenosti, što zbog opširnosti, a materije su sigurno prioritetnije od ovog zakona na koji se tražene izmene i dopune odnose. U najmanju ruku, moram nazvati "nebulozom", ovom koja se pre svega ogleda u navođenju zvanja državnih službenika geodetske struke na izvršilačkim radnim mestima u Zavodu sa citiranim odredbama iz Zakona o visokom obrazovanju i mislim da je to nešto što predstavlja onako jedan potpuno pravni nonsens i predstavlja sve suprotno što je zapravo i kod onih koji površno poznaju ovu materiju, predstavlja jedan potpuni paradoks. U pogledu člana 10a, koji kao novopredložen se ovim izmenama i dopunama uvodi, on zapravo predstavlja jednu neprirodnu mešavinu, jednu veštačku tvorevinu i to već pomenutog Zakona o državnim službenicima i nekog prikrivenog posebnog zakona, tako da će čas važiti odredbe Zakona o državnim službenicima, zapravo odredbe iz ovog zakona, ako on bude usvojen, a nadam se da u ovakvom obliku neće biti usvojen, a mi ćemo vam svojim amandmanima pomoći da ne bude, a čas će važiti neke odredbe iz Zakona o državnim službenima. Kada govorimo isto o ovim izmenama i dopunama o platama državnih službenika geodetske struke u Zavodu, koje bi se regulisale i to novopredloženim članom 10b, mislim da je to zasigurno najveći apsurd i najgora odredba koja se mogla naći u ovakvom jednom predlogu o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Naime, ukoliko neko navodi da državni službenici geodetske struke u Zavodu imaju pravoi to na osnovnu platu koja se obračunava tako što se osnovica pomnoži sa koeficijentom, i to utvrđenim u skladu sa zakonom kojima se bliže uređuju plate državnih službenika, onda uvećano za taj dodatni koeficijent u skladu sa ovim zakonom, pazite, u rasponu od tri pa sve do 50% od prethodno utvrđenog koeficijenta, u zavisnosti od zvanja, posebnih uslova rada, odgovornosti, složenosti posla, obima, težine i prirode posla, kao i osnovne plate državnih službenika geodetske struke, pri čemu dodatni koeficijent svakom državnom službeniku određuje, ono što je posebno interesantno, pa moram opet da kažem, to određuje rešenjem direktora Zavoda, pa u najmanju ruku kao da je taj Republički geodetski zavod njegovo lično vlasništvo ili kako god hoćete, njegova privatna firma. Mislim da sam dovoljno rekla o ovom članu, a konkretna rešenja i konkretne predloge dala sam u formi amandmana kojih ima nebrojeno mnogo. Što se tiče partokratskog kadriranja službenika koje je Vlada postavila na položaje u Zavodu, to se naravno ogleda u novopredloženom članu 10v, a kada pročitamo upravo taj novi član 10v koji govori da prethodni članovi, takođe novopredloženi, 10a i 10b ne važe za ta njihova veličanstva, tj. te bogom dane državne službenike koje Vlada postavlja na njihov položaj. Dakle, iako su oni državni službenici, kao i svi drugi državni službenici, oni zbog svog političkog statusa imaju posebne uslove rada, ne bi me čudilo naravno da zaboravim da imaju neke posebne novčane prihode, samo zato što su eto zaboga politički delegirani upravo od strane Vlade. Ukoliko svemu ovome dodate još navode iz objašnjenja pojedinih instituta, kao i pojedinih rešenja koje upravo nudi predlagač, a koja se odnose na sve ono što sam već unapred rekla, onda dolazimo da je suludo ovakvih jednih izmena i dopuna, pre svega i dalje govorim o novopredloženim članovima, potpuno vidljiva. Dalje, iako je Zakon o državnom premeru i katastru izašao gotovo u isto vreme kada i Zakon o planiranju i izgradnji, a radi se u periodu od preko tri godine, znači za oba zakona, sada kao da nam neko ukazuje da neka saksija još ima rupu, pa se tu kaže – Zakonom o planiranju i izgradnji, propisana je konverzija prava korišćenja u pravu svojine na nepokretnostima, upis po zahtevu i upis po službenoj dužnosti, što je dovelo do višestrukog povećanja broja predmeta. Mi kao da nismo znali da to uvećanje broja predmeta, svakodnevno postoji. Sada ću navesti nešto što je gospodin Ilić navodio u razlozima za donošenje zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Tako ste, gospodine Iliću, ovde u raspravi, a i u Predlogu zakona koji je nažalost usvojen, rekli. Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije, drugo, pojednostavljenje administrativnih procedura koje se sprovode u procesu ostvarivanja prava za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, smanjenjem broja dokaza koji se pribavljaju pred drugim posebnim organima i organizacijama, što istovremeno znači i skraćenje vremena potrebnog za ostvarivanje ovog prava. Treće, primenom ovog zakona neće se stvoriti nikakvi troškovi za građane, odnosno, neće se stvoriti nikakvi troškovi za privredu. Pomenutim zakonom se u skladu sa propisanom nadležnošću stvara mogućnost za angažovanje novih privrednih subjekata, čime se omogućava tržišna konkurencija. U kontekstu svega ovoga navedenog, meni nije jasno da li će vaše ministarstvo biti to koje će iz džepa izvaditi i obezbediti sva ona sredstva za one dodate koeficijente u rasponu od tri do 50% od prethodno uvećanog koeficijenta na plate svakom državnom službeniku ili će to možda umesto vas učiniti to vaš kolega iz Vlade, koji se odaziva na ime i prezime Mlađan Dinkić, to mi jedino nije jasno, pa bih vas molila da mi objasnite. Interesantna je, takođe, činjenica, što se ovde takođe radi o jednom, u najmanju ruku, evidentnom nepoznavanju radnog zakonodavstva. Moram nažalost i na to da ukažem, jer tvrdi se da Zakon o državnim službenicima, kojima su uređena zvanja državnih službenika i njihovo napredovanje u svim državnim organima nije adekvatno. Ne znam ko procenjuje, dajte nam definiciju adekvatnosti, da se i mi sa tim upoznamo. Dakle, nije adekvatan. Zaposlenima geodetske struke u Republičkom geodetskom zavodu, a on, eto, nije adekvatan, jer predlagač tako kaže – nije adekvatan i mi svi treba da se složimo, klimnemo glavom i da to bude tako. Gospodine ministre, možda svi ovde živimo u zabludi, jer mi, zapravo, možda ne vidimo ono što ste vi želeli da postignete ili zapravo mi ne vidimo dalekosežnost ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, gde se, između ostalog, kaže još i sledeće – na ovaj način obezbeđuje se kadrovska stabilnost i pozitivna motivacija za povećan obim posla, koja sada ne postoji. Gospodine Iliću, moram ovde na ovom mestu da kažem da ste vi zaposlenima upravo povećali taj obim posla, upravo zbog zakona koji ste predlagali i to posebno onog sramnog zakona o posebnim uslovima upisa prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, pa dalje ću nastaviti, jer postojeći sistem plata nedovoljno motiviše zaposlene za rad i, zapravo, dodatkom na platu eliminiše se prostor za korupciju. Mislim da ukoliko se na ovaj način budemo borili protiv korupcije, a vi ste u svom izlaganju upravo borbu protiv korupcije i spomenuli, plašim se da će nas ta korupcija da pojede i to vrlo brzo. Prvo, katastar, a onda zaposlene u katastru, celu geodetsku struku, a onda i sve nas. U pogledu člana 2. jasna je jedino namera da se pravi prostor za neku buduću izmenu, jer kako se bude menjala Vlada, pa kako se budu menjali ministri, opet će nam biti poturena, sve, naravno, onako u jednoj prikrivenoj formi, neka nova pravna ujdurma, ali to ništa nije čudno, tako da izmenu nazivam ministarstva, kad bude neka buduća Vlada, kada bude neki budući ministar, opet možemo očekujemo. To nije ništa novo - dođu ministri, prođu, promene naziv svog ministarstva itd. Ne znam zašto tu ne stavljate jednostavno formulaciju i završite sa problemima koje imate. Stavite, recimo, formulaciju - nadležno ministarstvo, tačka i lepo prekinete ovaj začarani krug, a ne sada ćemo da brišemo prostorno planiranje zato što je bivši ministar bio i ministar prostornog planiranja i građevine. Vi ste ministar građevine, neki sledeći će dodati opet nešto, pa ćemo onda opet da menjamo, pa neće biti Ministarstvo građevine itd, ali, dobro. Navikli smo i na neograničene izmene i dopune, izmene izmena i dopuna i kako god hoćete. Rešenje ne samo ovog problema, već gotovo svih problema koje sam uočila u ovim izmenama i dopuna ovakvog predloga zakona, dala sam u formi amandmana, kako sam i navela. Što se tiče člana 3. iskreno mislim da ste se šalili ovde sa nama i očekujem da me demantujete. U ovom članu 3. meni ništa nije jasno. Znam da se članom 12.osnovnog zakona reguliše obavljanje geodetskih radova i to mi je potpuno jasno, budući da se radi o visokostručnim, odgovornim poslovima, ali u pogledu dodavanja novih tačaka i to tačke 4, pa tačke 5, pa tačke 6, mislim da to nije normalno da se za obične poslove, a može se reći da to nisu ni obični poslovi u geodetskoj struci, nego se mogu smatrati sporednim poslovima u geodetskoj struci, kao što su izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima, za koje se ne izrađuje glavni projekat, izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja. Pazite, tražite ovako nečim rešenje od Republičkog geodetskog zavoda? Gospodine Iliću, valjda je normalno i svakom ko ima iole zdravog razuma je jasno da ako neka geodetska organizacija može da obavlja poslove i to radove oko glavnog projekta, pa valjda može da se bavi i nekim sitnijim stvarima, pa da obavlja i neke poslove manje složenosti. Naime, njime se određuje da se licenca može izdati geodetskoj organizaciji iako nema zaposlene sa odgovarajućom licencom. Dovoljno je da ima zaposlene geodetske struke. Naravno da se i ovde nije moglo zaobići pitanje jednog pravnog nonsensa u smislu odredbe da se pravnom licu, koji je korisnik budžetskih sredstava, i javnom preduzeću može izdati licenca za rad i radove iz člana 12. ovog zakona, ali samo za svoje potrebe i tu ste stavili tačku. Ne znam iz kog razloga, pa bih molila da mi i to objasnite. Ovaj član predviđa i jednu visokoškolsku ustanovu koja realizuje studentski program u naučnoj, odnosno stručnoj oblasti geodetskog inženjerstva. Prvo, da li to što se izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je predviđena izrada glavnog projekta i izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova, poverava ustanovi naučnim programom ili je gore što se ti isti poslovi jednostavno poveravaju nekakvoj nedefinisanoj grupi studenata i profesora. Da apsurd bude veći, niti su oni grupisani, niti je ta ustanova identifikovana ni kao institut, ni kao stručna ustanova. Što se tiče člana 5. kojim se predviđa da se u članu 17. stav 7. briše, nadam se da je tu reč samo o pukoj grešci predlagača i omašci koju će on odmah možda da otkloni. Članom 7. izmena i dopuna menja se član 17, koji mene u ovom obliku koji se nalazi u ovakvom predlogu izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru fascinira. Ne znam šta je bio cilj menjanja ovog člana? Da li se išlo u pravcu da se uradi član sa najvećim brojem stavova koji poznaje neki zakon? Ne znam zaista koji je njegov motiv? Donekle imam neko skromno poznavanje nomotehničke delatnosti. Znate, to je nauka o izradi propisa, ali upravo iz tog razloga neću sebi dopustiti da se upustim u bilo kakvu dalju diskusiju ili da ga komentarišem. Budući da vidim da mi vreme ističe, na vašu sreću, a moju žalost, naravno, gospodine Iliću, sve ovo što sam rekla možete da shvatite kako god hoćete. Prošli put ste to shvatili kao kritike zarad kritika. Vi ste rekli da treba da pristupimo kao ozbiljnom problemu. Svakom problemu pristupam kao ozbiljnom problemu i treba da sve ove sugestije koje sam vam rekla upravo uvažite kao dobronamerne, jer one to jesu. Kada sam vam prošli put predložila da u izradi nekog propisa, posebno ukoliko se bavite izmenama i dopunama, uvek konsultujete ili bar za pomoć upitate nekog ko je dugogodišnji poznavalac te materije, pa se nadam da ona spomenuta imena kada smo o poslednjem vašem zakonu raspravljali, a to su dr Zoran Birovljević i mr Dušica Birovljević niste zaboravili i nadam se da će se ta imena jako dobro zapamtiti, jer će vam zasigurno ubuduće pomoći da bez ikakvog stida branite bilo koji zakon, posebno ukoliko ga budete u nekoj skorijoj budućnosti imali. Već sam napomenula da u cilju davanja svog doprinosa, a da vi sve to ne bi doživeli kao kritiku zarad kritike i da ne bih bila neka mala koja samo kritikuje, čula sam i takve opaske na svoj račun, podnela sam amandmane. Sami po sebi predstavljaju rešenje. Sigurno su bolji od ovakvih izmena i dopuna, bar u ovom obliku u kome se nalaze u Predlogu zakona koji pokušavate da danas odbranite, ali nećete uspeti u tome. Biće dovoljno da amandmane koje sam podnela sa dužnom pažnjom pročitate i onda se iskreno nadam da će vam celokupna materija kako državnog promera, tako i katastra, ali i sve ono što ima veze sa tim i sve ono što treba da bude predmet ovakvog jednog zakona biti daleko jasnije. Meni nije prvi put u ovom parlamentu da gospođica Batić održi lekcije svoje genijalnosti iz pravosuđa. Meni je drago da vi poznajete odlično i posao geometra, i inženjera, i projektovanje i sve. Vama nijedan zakon ne valja. Vama nijedan pravnik koji to radi ne valja. Vama ni zakonodavstvo Vlade Republike Srbije, koje daje saglasnost i vrši korekcije, ne valja. Nisam pravnik, inženjer sam i bavim se svojom strukom, ali slušam pravnike koji ovaj drugi deo rade. Ima mnogo vaših profesora koji rade na tom problemu. Meni je drago da ljudi sarađuju, rade, daju predloge. Imamo čitave ekipe ljudi koji rade, koje trba zadovoljiti, imaju tamo i neki sindikati, kolektivi, radnici, i sa svima treba naći neke kompromise. Nemojte tako, vi ste mlad čovek, nemojte baš da ništa ne valja. Nemoguće je da jedan zakon prođe sve procedure, da dođe u Vladu i da ništa ne valja. Vi ga ovde uneredite. I svaki zakon tako. Ova država mora da živi. Ubuduće, kada god pravimo neki zakon, evo ja ću vam dati mogućnost da vi napravite zakon i da pročitam taj vaš genijalni zakon, i da dođem i da kažem – evo došao sam da branim zakon, najbolji na svetu. Je li tako? Ja vas izuzetno cenim i poštujem i uvek vas saslušam. Ali, nemojte, baš da ništa ne valja. Ako nešto baš ne valja, popravićemo. Ali, meni je jako ružno zbog ljudi koji su radili, nisam ja radio, ponavljam, ja se ne bavim pravom, ali nemojte baš tako i uvek tako, i kada god dođe bilo koji zakon, evo sada ćete imati Zakon o planiranju i izgradnji, za neki dan Zakon o legalizaciji, molim vas, dajte vi vaš predlog zakona. Voleo bih da ga pročitam. Biće mi drago da dođete kod mene da ga proučimo dobro. Hvala vam puno. Ima neki red da je dobar. Hvala puno. Izvolite. Zakone ćete dobiti, eto ja ih pišem, o planiranju i izgradnji, spreman, mogu i sutra da vam dam. Da ste me konsultovali i za ovaj bio bi u jako kvalitetnijem tekstu. Pričam sa nekim stručnjacima, pričam sa nekim isto profesorima, pa mi oni ukažu da nešto ne valja, nisam geodeta, nego sam pravnik, pa je moje da se bavim i ovakvim zakonima, a ono što ne znam, pitam stručnije od sebe, nije to ništa sramota. Moram da kažem, čak sam vas i hvalila, ne znam kako vi to niste primetili. Stigla sam u svom obrazlaganju, s obzirom da sam imala 20 minuta, da se osvrnem na svega par članova, tako da to treba da doživite kao pohvalu, a ne kao kritiku. To što sam uložila 20 amandmana i to je pohvala, a ne kritika, tamo imate rešenja. Pročitajte ih, a zadovoljstvo će mi biti da vam ponudim neki stvarno kvalitetan zakon. Zasigurno, ovde ćete ga odbraniti. Hvala puno. Uvažena predsedavajuća, gospodine ministre, gospodine direktore Republičkog geodetskog zavoda, dame i gospodo narodni poslanici, predložene izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru, nalaze se pred narodnim poslanicima i predstavljaju nastojanje predlagača da odgovarajuće odredbe postojećeg zakona uskladi sa okolnostima koje su nastupile posle usvajanja osnovnog teksta, kako bi se rad Republičkog geodetskog zavoda, kao institucije od krucijalnog značaja za geoprostorni, ali i privredni sistem ove zemlje poboljšao. Ovo je mnogo bitno, kao definicija. Naime, donesen je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i podnošenje svih do sada podnetih nerešenih zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u nadležnost Zavoda. Postojeći obim posla koji je zatekao tu instituciju se verovatno učetvorostručio, da ne kažem umnogostručio. U sve to treba uračunati i činjenicu da je građanima ostavljen dodatni rok od godinu dana, da od dana stupanja na snagu Zakona, da podnesu zahteve za upis prava svojine, tako da treba očekivati nove predmete. O tome sam govorio kada smo usvajali leks specialis zakon o pravu upisa svojine na nelegalno izgrađenim objektima, kojih u državi je bilo oko 1.300.000. Po nekim procenama sa kojima sada baratamo, do sada su podneti zahtevi za 650.000 do 680.000, što znači nešto malo više iznad polovine. Ovim zakonom stvaramo kontinuitet u daljem regulisanju pravnih odnosa, pogotovu na zemlji. Sledeći zakon o legalizaciji, koji treba da izađe vrlo brzo, a posle njega zakon o planiranju i izgradnji, oni praktično zajedno treba da izađu, bila bi zaokružena kompletna problematika koja se stvara. Zbog toga ne treba stvarati zabludu oko cene, iz ničega se nešto ne može napraviti. Mora da postoji cena, ako hoćemo nešto da postignemo, a želja nam je da hoćemo. Uzevši napred navedeno u obzir, predloženim izmenama uredilo bi se pitanje utvrđivanja službeničkih zvanja, specifičnih za ovu instituciju. Odgovarajuća školska sprema i radno iskustvo, kao i način određivanja njihovih plata, kao stimulans za povećani obim rada. Javni interes za tim je mnogostruk, obzirom da je evidencijom o nepokretnostima, pravima na njima, primarni preduslov za ostvarivanje prava svojine i samim tim zaštitu investicija, koji su našoj zemlji u ovom trenutku preko potrebne. Pored toga, izmene propisa koje su usledile u međuvremenu, od donošenja Zakona, iziskuju potrebu da se ovaj zakon uskladi sa odgovarajućim odredbama tih propisa. Inače, ovde je bila dilema, da li će biti novi zakon, ili će biti samo dopuna. Opredeljeno je samo za dopunu. Ujedno, olakšani su uslovi za obavljanje delatnosti geodetskih organizacija, kako bi licima koja do sada nisu ispunjavala formalne uslove za obavljanje geodetske delatnosti, a čija stručna sprema i dugogodišnji radno iskustvo to opravdavaju, bilo omogućeno da obavljaju geodetske poslove manjeg stepena složenosti. Preciznije su regulisane dužnosti i odgovornosti lica koje izvodi geodetske radove i ublažene mere za povrede te dužnosti, na taj način što je izuzetno restriktivna mera oduzimanje licence, predviđa težu povredu dužnosti, zamenjena su suspenzijom licence na period od tri meseca do tri godine, što smatramo adekvatnom merom. Zakon je precizirao i odredbe o taksama. Za korišćenje javnih usluga koje pruža Republički geodetski zavod, pre svega izvršeno je terminološko usklađivanje sa relevantnim odredbama Zakona o budžetskom sistemu, koji naknadu za jednu uslugu koju pružaju organi javne vlasti, definiše pojmom taksa, dok se rečju "naknada" označavaju naknade koju korisnik plaća za korišćenje dobara u javnoj svojini, prirodnih resursa i dobara u opštoj upotrebi. Takođe, usklađivanje je izvršeno i sa odgovarajućom odredbom koja propisuje da se za jednu javnu uslugu može propisivati samo jedna taksa. Proširen je krug lica koja su oslobođena plaćanja taksi, pa su tako plaćanja oslobođena lica koja podnose zahteve za izdavanje izvoda iz evidencije Zavoda, u cilju ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i osiguranja brige o porodici, itd. Takođe, oslobođena su i lica koja su uvidom u podatke premera, katastra vrše u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti, što smatramo dobrim, obzirom na značaj koji ti podaci imaju u pravnom prometu. Međutim, nikako ne smatramo dobrim i poželjnim odredbu po kojoj se visina naknade uređuje podzakonskim propisom koji donosi direktor Republičkog geodetskog zavoda. Ovo pre svega, iz razloga što je visinu naknade do tada utvrđivala Vlada, kao kolegijalni organ, što smatramo i svoje opravdanje, jer se za više strana mogu sagledati različiti faktori koji utiču na visinu takse, koja je naknada za javne uslove. Na predloženi način Republički geodetski zavod bi bez ikakvog zakonskog ograničenja mogao po sopstvenom nahođenju podizati visinu takse, kada god nađe za shodno. Ujedno, ovakvo rešenje, suprotno je i odredbi člana 17. stav 6. tačka 1. Zakona o budžetskom sistemu. Stoga smo u tom delu intervenisali odgovarajućim amandmanom. Zakonom je zbog učestalih nepravilnosti prilikom izdavanja kartografskih publikacija, uveden inspekcijski nadzor. U tom delu su propisane prekršajne kazne za nepoštovanje tih odredbi. I na kraju, smatramo da ovaj zakon treba podržati kako bi se pružila mogućnost službenicima Republičkog geodetskog zavoda da ostvaruje dodatnu motivaciju postojećem poslu, koji je od velikog značaja za čitavu zemlju, a nije mali i vremenski je ograničen. Hvala. Uvažena potpredsednice, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, takođe ću, gospodine Iliću imati nekakve kritike. Nadam se da neću biti izložen ovakvoj baražnoj vatri kao koleginica Batić pre nekoliko trenutaka. Naime, slažem se sa vama da je vrlo važno zanimanje geodeta i geometara. Neke velike ličnosti svetske istorije su bili geometri, Džordž Vašington, čini mi se. To je stvorilo mnoge zemlje, ali nisam siguran da je i jedna zemlja probala da reši probleme koje ima u toj oblasti na ovakav način. Sasvim je jasno da javnim službama u Srbiji, katastarskoj službi, svim drugim sistemima koji su na neki način važni ili vezani za javne evidencije, javne sisteme, treba temeljita reforma i LDP se za to godinama zalaže. Međutim, to valjda prvo, makar što se nas tiče, podrazumeva suštinske promene u modelu organizacije, stepenu efikasnosti, pre toga, promene u onim delovima državne uprave od kojih direktno zavise sistemi kakav je sistem Republičkog geodetskog zavoda, pa tek onda rešavanje pitanja koeficijenata plate. Mi smo podneli neke amandmane. Očekivao sam u vašem obrazloženju, gospodine Iliću, mnogo više podataka o tome kakvo je zaista stanje u Republičkom geodetskom zavodu. Kada dođete ili kad dolazite pred ovaj parlament sa očekivanjem da Narodna skupština dopusti ovlašćenje, u ovom konkretnom slučaju direktoru Republičkog geodetskog zavoda, da po vrlo bezobalnim kriterijumima koje utvrđujete u zakonu uvećava koeficijent zaposlenima u državnoj upravi u rasponu koji je između tri i 50%, onda mislim da je elementarna obaveza koju imate kao član Vlade, kao ministar, kao predstavnik vladajuće koalicije, da nam kažete - a kolike su to sada zarade u Republičkom geodetskom zavodu? Tu obavezu, gospodine Iliću, posebno imate u situaciji kada ste prošle nedelje rebalansom budžeta praktično zamrzli plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji. Dozvolili ste povećanje od 0,5%, što je u realnom životu praktično isto što i zamrzavanje. Suštinski to je sniženje plata zbog dvocifrene ili gotovo dvocifrene inflacije koju će Srbija imati u ovoj godini. U takvoj situaciji vi, gospodine Iliću, dolazite pred parlament i tražite ovlašćenje za Republički geodetski zavod, da se zaposlenima i to vrlo širokom krugu zaposlenih uvećavaju koeficijenti u rasponu, ponavljam, između tri i 50% Formalno, to nije kršenje one obaveze koju ste postavili Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o budžetu. U suštinskom smislu, naravno da jeste. Plata će biti veća u određenom broju slučajeva, dakle, i do 50% Pošto vi, gospodine Iliću, niste rekli kolike su prosečne plate u Republičkom geodetskom zavodu, to ću reći ja. Ti podaci su javni u ovoj zemlji. Poslednje podatke koje imam su o stanju iz decembra 2012. godine. Ne protivimo se mi osnovnoj ideji da ti ljudi moraju da imaju ozbiljna ili mnogo veća primanja, ali ako ste krenuli ovim putem, onda prvo vi, gospodine Iliću, a mnogo više lideri vaših stranaka, odnosno oni koji vode vladajuću koaliciju, pogotovo u ovim danima kada se najavljuje rekonstrukcija, recite kakav model državne uprave hoćete, koliko ljudi hoćete u državnoj upravi, šta su vam prioriteti, šta vam je važno. Kako će se, gospodine Iliću, osećati oni državni službenici ili zaposleni u državnoj upravi, javnoj upravi u najširem smislu reči, kada u nekim delovima zadržite platu na istom nivou ili uz minimalno povećanje od 0,5%, a negde povećate plate do 50% Prvo nam recite za koliko ljudi će biti ovakva mogućnost povećanja plata, koliki procenat od onog broja zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu? U ovom trenutku u Republičkom geodetskom zavodu, makar prema sistematizaciji radnih mesta, ima 2.750 državnih službenika i nameštenika. Koliko, međutim, ljudi faktički radi za Republički geodetski zavod, gospodine Iliću? Rekao bih 2.715, predviđeno sistematizacijom, 2.370 je zaposleno na neodređeno vreme, 195 na određeno vreme i 659 ljudi na ugovor o delu. To je u zbiru nešto preko 3.000 ljudi. Razumem da je obim posla povećan. Za to nisu krivi ljudi iz Republičkog geodetskog zavoda.

Vi to kažete na korektan način u obrazloženju, konverzijom, tom katastrofom od konverzije koja je uvedena zakonom, onda problemima u legalizaciji, činjenicom da mi u ovom trenutku, bez obzira što vi najavljujete konačno usvajanje novog zakona, zapravo imamo neregulisano polje ili oblast legalizacije više od milion objekata itd. Dakle, kolike su plate u ovom trenutku u Republičkom geodetskom zavodu? Referent, koji po ovom predlogu koji vi ustanovljavate, s obzirom na zvanje posla lica koje je završilo srednju školu je 45.837 dinara, makar je toliko bilo u decembru. To je malo para u ovakvoj zemlji. Ali, izvinite, gospodine Iliću, tolika je osnovna plata profesora u školi. Profesori su ljudi koji su završili fakultet. Verujem da mislite kao i ja da su takođe važni za ovu zemlju, makar koliko i referenti Republičkog geodetskog zavoda. Plata saradnika, što su ljudi koji su završili fakultet na samom početku svoje karijere, je nešto iznad 52.000 dinara. Na takvu platu vi tražite povećanje koeficijenta. Ako na to bude povećanje od 50%, kolika će biti ta plata, gospodine Iliću, u Republičkomgeodetskom zavodu? Takvih ljudi, saradnika, ima 572, više od petine ukupnog broja zaposlenih.

Predlogom zakona koji ste podneli, recimo, viši savetnici nisu izuzeti od mogućnosti da im se na ovaj način povećava koeficijent. Hoće li imati veću platu od vas, gospodine Iliću? Vi ste ministar u Vladi. Da ste postavili drugačije kriterijume za ovaj raspon uvećanja, pa možda i da imamo razumevanja. Ali, vi ste kao kriterijume naveli složenost poslova itd. To su oni kriterijumi, pre svega iz Zakona o državnim službenicima, koji će ići u korist licima koja su i sada na višem položaju, odnosno izvršilačkom mestu, koji i sada imaju veću platu. Kad njima podignete koeficijent, onda će njihovo povećanje biti četiri, pet puta veće nego povećanje ovih ljudi koji su referenti i koji zapravo uglavnom rade onaj posao o kome ste vi govorili na samom početku. Možete da donesete političku odluku da hoćete da imate 200 ljudi na sto i nešto hiljada dinara u ovom sistemu, ali to onda recite drugim delovima državne službe. To je fer, to je politički stav. Vladajuća koalicija na to ima pravo, ali onda to treba otvoreno reći. Zašto je još važno pitanje na koliko ljudi se primenjuje u sistemu Republičkog geodetskog zavoda ovaj zakon? To je bitno zbog procene da li je potreban dodatni novac ili nije potreban. Mi smo na predlog vaše vladajuće koalicije, odnosno vi ste usvojili rebalans budžeta prošle nedelje i njime je definisan iznos sredstava za Republički geodetski zavod. On je četiri milijarde i 280 miliona dinara. Plate, dodaci, naknade zaposlenih i doprinosi na teret poslodavca, sve ono što ide uz platu, su oko dve milijarde i 800, dve milijarde i 900 miliona. Ako za ovoliko uvećate zarade, kako ćete ostati u okvirima granica koje su postavljene Zakonom o budžetu? Važni su geometri, gospodine Iliću, ali izvinite, meni su važniji ljudi koji plaćaju naknade, odnosno takse Republičkom geodetskom zavodu. Nisam siguran da oni na kraju neće zapravo platiti ceh ove odluke, već je plaćaju. Ministar Dinkić je u sklopu svoje velike fiskalne reforme, na neki način, ukinuo sopstvene prihode, sistem naknadi i taksi je sve skupio u jednu taksu, što jeste jedan od razloga zašto predlažete ovaj zakon. Sa stanovišta poreskog obveznika, odnosno onog ko plaća taksu, to je svejedno.

Taksa je cena za uslugu koju državni organ pruži građaninu. Taksa nije porez. Ona ne može da bude onoliko velika koliko je potrebno državi da bi isfinansirala sistem koji inače nije u stanju da sama finansira. Bojim se da će na osnovu toga, na osnovu troškova koji je tako glomazno i loše uređen, ponavljam to još jednom, nije to samo njihova krivica, mnogo je veća krivica Vlade, odnosno vlada koje su vodile ovu zemlju, da će godišnji budžet koji je potreban za funkcionisanje Republičkog geodetskog zavoda na kraju, zapravo, biti namaknut uvek, tako što će se iznos taksi kreirati u odnosu na to. Već sada imate čudan sistem boda i vrednosti boda u Republičkom geodetskom zavodu.

Predložili smo amandman. Za nas je taj raspon od 3-50% preveliki, daje prevelika diskreciona ovlašćenja direktoru. Ne postoji u ovoj zemlji funkcioner koji može da odlučuje o povećanju plate ili koeficijenta u iznosu do 50% To ne može predsednik Republike da uradi. Izvinite, verujem u javnu službu, u njihovu nezavisnost, ali mi je malo preveliko ovlašćenje i da se toliko povećava koeficijent, zato što će vam sutra tražiti to neko u nekom drugom delu državne uprave i onda to nećete moći da ispunite. Tako može da vam kaže predsednik suda da treba njemu ovlašćenje da raspolaže tako velikim iznosom, odnosno rasponom povećanja plata i svako to može da vam kaže. To može da vam kaže direktor nekog kliničkog centra. U svakom segmentu javne administracije ili javnih službi ćete isto opravdanje naći. Nisam i dalje siguran da su u tom smislu najugroženiji oni koji rade u Republičkom geodetskom zavodu, pogotovo ovi koji rade na višim pozicijama i koji, još jednom ponavljam, za srpske uslove već imaju relativno pristojne plate. Naš predlog je da se raspon smanji, gospodine Iliću. To je neki raspon koji je možda i razuman, prihvatljiv i ima dovoljno prostora da se zaista omogući nešto veće primanje onim ljudima koji su najangažovaniji ili koji su najopterećeniji. Još jednom kažem da je raspon od 50% neprihvatljiv. Nama izgleda, a imamo iskustvo života u ovoj zemlji i funkcionisanja uopšte tog sistema poreza, taksi i naknada, da će biti previše odluka o povećanju koeficijenta u ovim višim iznosima do 50%, da će to poskupeti uslugu i da ćete, gospodine Iliću, zapravo postići suprotan efekat od onog za koji se zalažete retorički u obrazloženju ovog zakona – da će to poskupeti usluge, da će odbiti investitore, da neće biti pozitivan impuls na putu integracije Srbije u EU, kako vi kažete u obrazloženju zakona. Još jedan od razloga zbog čega mislimo da ovaj zakon nije na dobar način pripremljen, poslat Skupštini i da ne zaslužuje podršku o ovakvom obliku, vidi se iz obrazloženja koje predlažete. Očigledno da ovaj zakon nije urađen ili da makar njegove prve ruke nisu urađene pre 15, 20 ili mesec dana, kada je poslat u Skupštinu, nego je rađen mnogo pre toga. Pošto kažete da je jedan od razloga za usvajanje po hitnom postupku to što po zakonu, po novim odredbama Zakona o budžetskom sistemu, da se visina taksi za javne usluge koje se pružaju dostave na saglasnost Ministarstvu nadležnom za poslove finansija do 31. marta 2013. godine, ili takse neće moći da se naplaćuju. Razumem da je to argument, ali je to argument u januaru i februaru, nije argument 16. jula, danas raspravljamo o ovom zakonu, niti je bio argument 20. juna, kada je Vlada utvrdila ovaj predlog i poslala ga Skupštini. Ne razumem čemu hitnost, kada mora da se prijavi visina taksi do 31. marta?

Neću sada ulaziti u druge stvari, gospodine Iliću - zašto, kakvi još sve problemi postoje čak i u okviru sistema Republičkog geodetskog zavoda, ali ću vam reći šta su primedbe NALED-a.

Mnoge od tih preporuka se odnose na probleme sa građevinskim dozvolama i katastrom nepokretnosti. To su prepreke koje teraju strane investitore. Pažljivo sam čitao i nisam siguran da su njihove primedbe, ili da su makar ključni zahtevi, kako ste vi u jednom trenutku rekli, da se povećaju plate u Republičkom geodetskom zavodu. Ima mnogo drugih poslova koje treba uraditi pre toga, koje oni traže da se urade, a koji su vezani za politički deo države, za Vladu kada kreira i zakone a onda i poslovno okruženje. Ništa od toga nije odradila ova vlada, gospodine Iliću, ili vaše Ministarstvo, a Vladu posmatram kao celinu. Odlučili ste se da zatražite drastično povećanje koeficijenata, odnosno plata u sistemu državnog premera i katastra, da tako kažem, koristeći formulaciju iz naslova ovog zakona, a da mimo toga, zapravo, nema nikakve ozbiljne reforme. Taj problem naravno da nije od juče. To su primeri vežbi za studente Pravnog fakulteta već nekih 30-40 godina, o neuređenom sistemu stvarnih prava, zemljišta, primene različitih pravnih režima. Činjenica je da praktično od kraja Drugog svetskog rata nismo uspeli da uspostavimo efikasan sistem u ovom smislu. Baš zbog toga mislim da nije pravi put i da nije rešenje da se to radi ovako selektivnim, delimičnim izmenama zakona i zakona koji će stvoriti velike probleme i napetost u društvu, pogotovo u sektorima javne uprave i inače neki delovi javnih uprava, pogotovo privatnih sektora, a oni su, gospodine Iliću, investitori za koje navodno brinete ovakvim predlogom zakona, plaća ceh i cenu nesposobne države. Kada plaća taksu, to radi najdirektnije. Kada plaća porez, to radi malo manje direktno, ali ponovo finansira neefikasnu državu. Bojim se da ste uz ovakav predlog zakona produžili tu praksu, da ste ponudili jednu vrstu rešenja, koja pomalo izgleda sada kao to rešenje za hrast, o kojem se mnogo priča proteklih dana, koje možda divno i fantastično zvuči sa svim tim pasarelama, čeličnim oblogama itd. Mislim da našoj politici i sistemu državne uprave pre svega treba dobra hladna obloga, otrežnjenje, suočavanje sa tim koliko je taj sistem neefikasan, a da će onda moderni projekti, povećanje plata, formiranje takve vrste sistema doći na red. Pre toga ćete imati problem sa prosvetarima, sa zdravstvenim radnicima, sa mnogim segmentima onih koji primaju platu iz budžetskih sredstava, zbog ovoga što pokušavate da uradite ovim zakonom. Taj problem ćete posebno imati u manjim mestima, gde je i inače katastrofalna socijalna i ekonomska situacija. Hvala.

Slažem se sa vašom diskusijom, ali bih želeo da vam dam neka pojašnjenja. U prošloj Vladi Republički geodetski zavod je uvek poslovao i sam je sebe otplaćivao i nije bio na teretu budžeta. Znači, nema više sopstvenih prihoda, što je nekada bilo. Tačno je da su plate povećane, da se predlaže povećanje plata. Tačno je da ste i vi rekli – primanja zaposlenih. Na primer, plata geometra sa srednjom stručnom spremom u Republičkom geodetskom zavodu po rešenju koje on ima je 23 hiljade dinara. Maksimalno, sa radnim stažom od 30 godina, on se popne na 32 hiljade. Da bi taj geometar izlazio na teren da radi, da li znate koliko je tamo štrajkova bilo, pa se angažovala radna snaga po ugovoru o delu itd, oni su ga godinama, u zadnjih pet godina, plaćali iz sopstvenih prihoda preko prekovremenih sati i raznoraznih dodataka itd, i on je imao ta primanja o kojima vi govorite. Sada mi to ukidamo, nema ništa od toga, jer Ministarstvo finansija više neće da daje odobrenje da iz budžetske rezerve da neke pare da se to nadomesti, nego samo fiksna plata po ugovoru.

Nije tačno i ovde je pogrešno i napisano i to ćemo promeniti. Oni imaju pravilnik o tome i direktor poštuje pravilnik, 3% se odnosi na visoku stručnu spremu, a 50% na ove najniže sa 23 hiljade. Oni su tražili da prežive i štrajkuju. Vi znate da je štrajk bio svake godine i svake godine se na mala vrata nekako davalo da se to nadomesti na nekih 35-40 hiljada. Sada to želi da se vrati na platu koju će on da ima, a da mu se ne daje milostinja svakog 1. Ako je dobar, neko mu da prekovremene sate, ako nije poslušan, on mu kaže – nemaš ovog meseca itd. Oni to traže, to traži sindikat, to traže sva njihova udruženja, da se definiše plata i da on ima svoju platu za koju zna da će primiti svakog meseca, a ne da zavisi od nekog rukovodioca da li će mu pisati sate, koliko sati, gde će ga voditi, kako će ga voditi. Oni izuzetno dobro pune budžet od taksi koje naplaćuju i nisu na teretu države, ali neko im to sve uzima i oni od toga nemaju ništa. Zato je to veoma bitno, a takse uređuje Vlada Republike Srbije.

To se sada želi regulisati.

To ćemo popraviti. Tačno je da se zakoni mogu menjati. Zakon o planiranju i izgradnji je spreman za parlament. Gospodine Đuriću, vi i svi pravnici koji žele da pomognu, ne samo u parlamentu da dođemo i da raspravljamo, jeste, nije, radili su najbolji stručnjaci, radili su i spolja, USAID, Svetska banka, svi su radili i svi kažemo da nije dobro rešenje o konverziji. Hajde pomozite, vi ste iz te struke.

Nemojmo posle kada ga donesemo u parlamentu da ga svi napadnemo, onda ga upropastimo raznoraznim amandmanima itd, nego da to dovedemo u red. Ponavljam, vaša diskusija je potpuno na mestu kada pogledate primanja, kada pogledate sve, ali više niko neće u finansijama sa njima da razgovara kada dođu. Ovo je bilo zadnji put i kažu – donesite zakon da znamo koliku platu imate i u koji program ulazimo sa vama za narednu godinu, nemojte svakog prvog da dolazite i da tražite, jer mi ne znamo šta ćemo sa vama više, ne možemo da vam dajemo, a sa 23 hiljade vi nećete da radite. To je problem danas. Zato smo i došli u parlament da ovaj problem razrešimo, ako možemo da ga razrešimo. Ako ne možemo, imaćemo opet problem, pa će onda i "Nalet" i svi da nas napadnu i kažu – niste efikasni.

Onda dođe neko pa kukumače, pa popušta, pa daj na mala vrata itd. Pitanje hrasta, svi pričaju o hrastu i stvarno je čoveku muka da sluša tu priču. Pojavio se hrast koji je gazda prodao i naplatio u punom iznosu i nije reč rekao da je to nešto važno. Svi se zaređali tamo i naplatili. Sada kada je sve naplaćeno, prodato, oni kažu – ne možemo sad da damo. Kako ne možete kada ste prodali? Zašto ste onda prodali, što niste rekli projektantima da je to važno? Bila vam je kafana važna, pa ste svi potpisima tražili da je obiđemo, pa je škola važna, u redu je, pa važno ovo, pa važno ono, crkva je važna, nijednu nismo zakačili, oskrnavili itd, ali hrast niko nije pomenuo. Kada je došla mašina do hrasta, onda su svi rekli – ne može. Ne bih voleo da raspravljamo o toj temi. Pozvao sam projektante, stručnjake, svi su ljudi rešili problem, ušli u problem, pomerili most koji još uvek nije liven.

Traži se vreme da se ovi stubovi na mostu od 600 metara pomere sa jedne strane, a sa druge se liju, pravi se most i to je sve u redu. Prema tome, svi oni koji brinu o tom hrastu, koji sede tamo ispod njega, nema potrebe da ga čuvaju, niko ga neće dirati, on ostaje zaštićen, zemljište oko njega ostaje.

Sve je u redu i mi taj problem nemamo. Sve će biti u najboljem redu izvedeno do kraja, kao što zakon zapoveda. Svaki dan se provlači priča, ja bih odsekao, ja bih ovo, ja bih ono. Mi nismo hteli da uđemo u sukob ni sa jednim građaninom. Za svaki problem postoji rešenje. I za ovaj zakon postoji rešenje. Dobro je da ste podneli amandmane. Svaki dobar amandman treba usvojiti, treba ga prihvatiti i treba urediti, ali ne možemo dozvoliti da neko danas radi za 23 hiljade dinara odgovoran posao i da ga neko zbog toga proganja. Hvala vam i izvinite što sam malo odužio, ali bio sam dužan. Potpuno se slažem sa vašom diskusijom, ponavljam, i veoma sam zadovoljan, kad god sam u parlamentu, što vi, gospodine Đuriću, veoma konkretno diskutujete i dajete određene sugestije koje su za mene sasvim solidne. Želim da vas pohvalim kao poslanika. Izvolite. Hvala vam, uvažena potpredsednice, a vi ste prva potpredsednica Narodne skupštine. Skrećem vam pažnju na član 106. Meni lično je bilo vrlo neprijatno dobacivanje koje se čulo, a, kao što znate, član 106. kaže: "Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres" To se odnosi na sve govornike i dobacivanja koja su govorila da može i da se okrene televizor, da ne mora da se okreće mapa, su vrlo nekorektna, pre svega prema ministru Iliću, kao što su i dobacivanja prema prethodnom govorniku kada je izgovorio i ogradio se da je Džordž Vašington bio geometar, što je naravno posledica onoga što danas naša deca takođe rade - koriste podatke sa interneta. Sve je stvar konteksta, kao što je i ovo objašnjenje bilo stvar konteksta da se ne bi pogrešno tumačile plate. Isto tako, i ovo je pitanje konteksta. U veku u kome živi u Virdžiniji Džordž Vašington postoji drugačije shvatanje škole, obrazovanja i diplome. Džordž Vašington nije imao nikakvu školu, kao što znate, on se obrazovao u crkvi kao samouk, kao i Vuk Karadžić. U svojim beleškama je napisao da je njegovo interesovanje za geografiju, istoriju, vojsku, matematiku, muziku, a jeste od šesnaeste godine bio na funkciji koja se u to vreme prevodom danas može zvati, recimo, glavnim geodetom - neko ko proverava sporove između zemljoposednika. Vrlo je važno da u ovakvoj diskusiji svi vodimo računa da dajemo tačne podatke, proverene podatke, ili da na vreme, kao što je sada ministar pravovremeno uradio, razgraničimo šta je ono što je formalno primanje, a šta je ono što je stvarno primanje, jer ovakve činjenice su važne za ozbiljnu diskusiju. Hvala svima što to čine i vama što ćete ubuduće sprečavati dobacivanja. Izvolite. Neću trošiti više od 20-ak sekundi oko Vašingtona. Hvala vam, gospodine Markoviću. Doduše, nije sa interneta. Zato što je to jedan od najboljih prevoda takve vrste literature na naš jezik, a uradila je gospođa Đordana Kurir, koja radi u ovom parlamentu i ne verujem da je mnogo grešila u prevodima, onako kako vi na neki način implicirate. Gospodine Iliću, hvala vam na pohvalama. Neću doći kao pravnik da vam pomažem za Zakon o konverziji. Ako me zovete kao političara, mislim da tu odluku ne možemo da donesemo ovako. Donesite odluku u rekonstrukciji da menjate stranački sastav vladajuće koalicije, pa onda možda o tome i možemo da razgovaramo, ali onda za mnoge ne bi bilo mesta. Kao i onda kada je zakon usvajan, i danas sam protiv tog koncepta uopšte, a pogotovo onog dela koji se tiče naplate za one koji su došli do određenih nepokretnosti kroz procese privatizacije itd. Mislim da je to bila demagoška, populistička i besmislena odluka, da je nije ni trebalo uvoditi i da je služila samo zamazivanju očiju javnosti i da zbog toga, između ostalog, toliko danas imamo problema i sa tim zakonom, da imamo problema sa investicijama. Ali, neke od tih stvari, takav odnos prema onima koji investiraju, su karakteristične za ovu vladu, nisu bili samo za onu koja je bila na vlasti do 2012. godine. Drago mi je na razjašnjenju za ove koeficijente, ali ne piše tako u zakonu, gospodine Iliću, već piše da će se koeficijent od tri do 50, u zavisnosti od zvanja, posebnih uslova rada, odgovornosti, složenosti poslova, obima, težine, prirode posla i osnovne plate.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.